A zkrátka měl by to být prioritní úkol pro celou politickou reprezentaci.

Tak já poprosím pana poslance Ferjenčíka, kterého mám přihlášeného s faktickou poznámkou, pak je paní poslankyně Věra Kovářová a pan poslanec Vít Kaňkovský, všechno faktické poznámky, a pak s přednostním právem paní zpravodajka a pan poslanec Kalousek. Já bych jenom, ještě než vám dám slovo, upřesnil celou tu situaci.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co se týče rozpočtového provizoria. Výdajový rámec na letošní rok je vyšší než na ten příští, takže ten jeden měsíc určitě zvládnete. Děkuji za pozornost.

Vážený pane premiére, myslím, že jste nám tady sdělil mnoho toho, co máme. A já vám řeknu, co k tomu ještě můžeme přidat. Máme tady premiéra, jehož vláda neudělala žádnou reformu. Máme tady premiéra, jehož vláda nabrala nejvíce úředníků. Máme tady premiéra, který provádí největší ataky na financování obcí, krajů a měst a jejich občanů. Máme tady premiéra, jehož vláda roztáčí dluhovou spirálu a výsledkem je nejvyšší deficit za posledních třicet let. Ano, pane premiére, máte pravdu.

Ale co je horší, máme tady premiéra, který nám říká, že si neví rady a že za ten chaos budeme moci my, tedy opozice.

Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych krátce zareagoval na pana premiéra. Nebude to kontroverzní. Nicméně, pane premiére, já si velmi vážím toho, že dáváte velký důraz na očkování. Vy jste si tady udělal náhražku tiskové konference ohledně očkování. Úplně mi to nevadí, protože skutečně ta záležitost očkování je velmi důležitá. Ale pokud tady mluvíte k televizním kamerám a říkáte, že jsme na očkování velmi dobře nachystaní, tak si myslím, že matete veřejnost.

To znamená ano, spolupracujme na tom, ale řekněme, že v tuhle chvíli nemocnice v krajích vůbec nevědí, jak to bude probíhat.

To znamená, spolupracujme nad tím, ale neříkejme lidem, že už je to nachystané. A investice do zdravotnických zařízení. Kolikrát jsme tady vyzývali k tomu, abyste podpořil například Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, porodní pavilon v Brně a další a další zařízení, už v minulém volebním období. A teď přijdete a řeknete, že jste to podpořil a skoro to ještě vypadá, že to je z peněženky Agrofertu.